Dívám se na ten čas. Když jsme tady v roce 2018 novelizovali v dopravě liniový zákon, tu možnost většího vyvlastňování pro stát, tak já jsem šel za předsedy všech poslaneckých klubů, včetně tehdejší opozice, všichni jsme na hospodářském výboru nad tím seděli, všichni jsme se dohodli a šli jsme spolu potom na tiskovou konferenci. A to si myslím, že je korektní práce napříč Poslaneckou sněmovnou, ne to, co nám předkládáte dnes! Děkuji za pozornost. Děkuji. Další vystoupí v pořadí, tak jak jsou poslanci a poslankyně přihlášeni, pan poslanec Lacina.

Ale musím říct, že potom tady sleduji ještě jeden paradox tady se zcela obrací význam slov.

Ale přece ten návrh, který zdecimoval polskou televizi a udělal z ní v zásadě komerční televizi, tak pod velmi podobným návrhem je tady podepsán jako poslaneckou iniciativou předseda hnutí ANO.

Existuje na to jedno takové hezké slovo, které budu opakovat panu kolegovi... panu kolegovi... předsedovi volebního výboru, častěji...

Víte, které jsou to instituce?

A já se ptám proč? Děkuji za pozornost. Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana poslance Kolovratníka.

Ano, já tu kritiku beru do jisté míry.

Ale na rovinu, když si na to období vzpomenu, tak to prostě nebyla priorita.

Tady zkrátka půl roku téměř byla blokována volba radních, to znamená, to téma bylo extrémně výbušné, extrémně citlivé.

A tohle zkrátka nebyla priorita, protože to bylo tak citlivé, že to bylo tak výbušné. Vždyť teď nic nehoří. To je všechno, co chci říct.